Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace směřuje na ministryni spravedlnosti, a to v otázce nezákonných exekucí. Jsme v situaci, kdy v České republice je minimálně 133 tisíc nezákonných exekucí, které jsou pořád ještě vymáhány, a to na základě neplatného právního titulu, na základě vygenerovaného titulu a přes rozhodčí doložku.

Bohužel soudy rozhodují velice různě, od situace, kdy vyhovují zastavení, až po situaci, kdy naprosto odmítají cokoliv s tímto dělat nebo to předávají exekutorům, aby oni zastavovali. A to přesto, že minimálně od května roku 2011, od rozhodnutí Nejvyššího soudu, je jasné, že toto mají dělat, že mají zastavovat takové nezákonné exekuce, dokonce i bez návrhu, že je mají zastavovat takzvaně ex officio. Já bych se chtěl paní ministryně zeptat, jaká je situace po březnovém slibu pana premiéra, že to vyřeší, a tehdy slíbil 200 tisíc nezákonných exekucí zastavit, přes dubnové a prázdninové dopisy a obeslání soudů, kam jsme se posunuli, a jestli už z těch 130 tisíc nezákonných exekucí nějaké ubyly.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, tak samozřejmě, posunuli jsme se trošku dál a tuto problematiku řešíme. Znova tedy upozorňuji na tu genezi.

Já jsem to potom někdy v červnu tohoto roku ještě zdůraznila a znova jsem tedy soudům poskytla součinnost. Upozornila jsem je, že dostali na to asistenty, ať se tedy nevymlouvají, a zdůraznila jsem, že tedy se tato problematika musí přednostně vyřešit.

Pokud ano, pak chci slyšet jaké.

A v návaznosti na tuto otázku mi prosím sdělte, kolik z těchto exekučních řízení bylo zastaveno pro nezpůsobilost exekučního titulu. Pak byla čtvrtá otázka. S jakými obtížemi se soud při prověřování vedených exekučních řízení setkal a má vámi vedený soud další aplikovatelné poznatky k této problematice? To byla poslední.

Probíhá vyhodnocování takto získaných dat a přijmeme potom konkrétní závěry, proto v tomto okamžiku asi závěry činit by bylo předčasné. Zítra jsem to zařadila na pravidelný bod porady ministra spravedlnosti.

Někteří předsedové soudů předali naše dopisy soudcům na exekučním úseku, s tím, že jako předsedové nemohou zasahovat do jejich rozhodovací činnosti, a některé soudy zase k plošnému přezkumu nepřistoupily a legalitu rozhodčí doložky zkoumají až k návrhu. A já jsem svolala poradu předsedů krajských soudů teď před Vánocemi, kdy to je jeden ze stěžejních bodů, kde to budeme znovu řešit, a už budu mít tedy zpracovaná nějaká ta data tak, abychom mohli přijmout konkrétní opatření.

Konkrétní počty exekučních řízení zastavených pro nezpůsobilost nelze asi v současné době odhadnout, neboť většina soudů tyto počty neeviduje. Jestli vám to tedy takto stačilo, jinak... Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Přesně chci poděkovat, protože jsem rád, že se tomuto tématu po těch, řekněme, i dokonce letech, protože minimálně od roku 2011 jsme měli povinnost se k tomu vyjadřovat, až je zvláštní, že to tak dlouho zůstalo neřešeno, tak jsem moc rád, že se tomu věnujete.

sedm let splácela a teď se jí vrací zpátky jako z banky.

Děkuji.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, školy musejí být a jsou ze zákona apolitické.

V důsledku toho se rada městské části BrnaBystrce usnesla se zásadním nesouhlasem s působením a propagací politicky zaměřených neziskovek, používáním jejich výukových programů nebo organizováním finančních sbírek v jejich prospěch ve školách. Pane ministře, kdo kontroluje činnost neziskových organizací ve školách a obsah, který tam šíří?

Děkuji.